Takže v tuto chvíli je v Radě České televize neobsazených kromě toho jednoho předchozího ještě dalších pět míst. Konstatuji, že v minulém volebním období se v tajné volbě nepodařilo opakovaně několikrát na tato místa nikoho zvolit, takže koná tedy nyní už stávající Sněmovna. Volební výbor obdržel 50 nominací, opět je to tedy trojnásobek počtu neobsazených míst, takže z 50 je zúžil na 15, která vám nyní prostřednictvím volební komise předkládá.

Volební komise za druhé standardně navrhuje, stejně jako volební výbor, volbu tajnou dvoukolovou, a za třetí zvoleným členům, pokud budou zvoleni, započne šestileté funkční období dnem volby.

Prosím, pane poslanče.

Normálně teď odvolíme v tajné volbě tak, jak to mělo být i předtím.

My jsme řekli, že se chováme jinak, a tak se také jinak chováme, a ta volba normálně proběhne. Stále se nikdo další nehlásí do rozpravy, tudíž rozpravu končím. Ptám se na závěrečné slovo pana předsedy? Nemá zájem. Ptám se, kdo je pro tajnou volbu? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Děkuji, já tedy tomuto požadavku vyhovím. Ne, nehlásí. Konstatuji, že nyní máme možnost provést volbu do 14.20 a následně končí náš dnešní jednací den, který tímto přerušuji schůzi do zítřejší deváté hodiny ranní, kdy zahájíme naše zasedání oznámením výsledků právě probíhajících voleb.